Vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem samozřejmě nemohl reagovat na všechno, co tady zaznělo, to bych mluvil ještě další hodinu, asi to není ani účelem. Ale skutečně bych se přimlouval za to, abychom se tady snažili popisovat realitu tak, jak je, a nesnažili se ji deformovat jenom v rámci propagace své vlastní politické strany. Děkuji. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Takže když si přisvojujete všechno, co se děje pozitivního v této zemi, tak se přihlaste i k tomu, co se tady děje negativního. A mimochodem, na rozdíl od řady věcí, ke kterým se hlásíte a prohlašujete za své zásluhy, tak tady se váš ministr dopravy na tom podílí. Prosím, máte slovo. No já bych možná řekl: Poslouchejme se. Opravdu neřekl.

Tak jsem se proto ptal, jestli učitelé jsou státní úředníci. Ale státní úředníci to rozhodně nejsou. Tak se poslouchejme, prosím. Děkuji. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Hnykovou, připraví se paní poslankyně Adamová. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já vám chci prostřednictvím paní předsedající vzkázat, že tady nehájím žádnou pozici Úsvit Národní koalice a vždycky jsem hájila především pracovníky v sociálních službách. A ti při hospodářském růstu, jejich platové podmínky, jsou velmi nízké. Takže to čtyřprocentní navýšení, které jste jim dali od listopadu, je opravdu velmi mrzký peníz. Lidé z těch sociálních služeb odcházejí a kvalita sociálních služeb klesá a bude klesat i nadále, pokud pro ně nic neuděláte.

Takže bych vás požádala, abyste se i vy se svými kolegy ze sociální demokracie nad touto oblastí zamyslel a podpořil pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Děkuji. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Adamovou, připraví se paní poslankyně Chalánková. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

A druhá poznámka, která směřuje k navyšování právě počtu úředníků. Jenom za poslední dva roky, od roku 2014, na Ministerstvu práce a sociálních věcí se zvýšil počet úředníků, resp. zvýší k příštímu roku, o 40 %. Jsou to opravdu úředníci, žádní hasiči, policisté, žádní učitelé.

Takže když už jenom jedna z těch částí toho, co všechno jsme od vás slyšeli, tak alespoň tohle byste měl korigovat. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Chalánkovou, připraví se pan poslanec Tejc. Vážený pane premiére prostřednictvím paní předsedající, já bych ráda zareagovala na to, jak jste hovořil, že tato vláda zajistila vyplácení vyšší minimální mzdy. Každému je samozřejmě přáno, aby dostal tu spravedlivou odměnu za svou práci. Chtěla bych upozornit, že minimální ani žádnou jinou mzdu vláda nevyplácí, že ji vyplácejí zaměstnavatelé. Ba dokonce ti, kteří tvoří přidanou hodnotu, pracují i na ty, aby byly prostředky na ty, které platí skutečně stát. A dokonce stát svým zaměstnancům, ať už jsou to úředníci, nebo ti ostatní, navýšil tarify a navýšil jejich počty více, než kolik vůbec si může soukromá sféra dovolit. Dále bych chtěla upozornit, že se promeškala doba, kdy bylo možné snížit cenu práce snížením odvodů. To je ta nejdůležitější částka celé této situace. Jsou státy, které minimální mzdu dokonce uzákoněnou nemají, a také nějakým způsobem existují. A ty vysoké odvody znamenají zase zpět saturaci těch fondů, ze kterých se vyplácejí tyto různé výdaje, ať už jsou to sociální, nebo platy z úrovně státu. Takže pozor na to.